Náměty, co tam chybí, si dovolím ponechat na úroveň výborů. Nikoliv že bych neměla názor, ale přece jenom, přiznám se, nevěděla jsem, že budu dnes konkurovat loterijnímu zákonu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní tedy pan zpravodaj a poté s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Pro vás, kteří nejste v obraze, jenom bych chtěl říct takovou myšlenku, že vznikají krajské sítě podpory nadání. Pokud budete chtít nějakou informaci, můžete si ji samozřejmě zjistit. Zazněl návrh na zamítnutí zákona v prvním čtení od předsedy ODS a zároveň tedy zazněly návrhy na projednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, sociální výbor a ústavněprávní výbor. Hezký dobrý podvečer. Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Tohle je mnohem důležitější, takže já myslím, že je dobře, že tomu věnujeme patřičnou pozornost. Paní ministryně bohužel mé pochybnosti nevyvrátila.

Budou všechny přijaty.

To tak prostě je, že o dobré střední školy je velký zájem jak mezi žáky, tak mezi rodiči.

Pak si myslím, že to prostě není potřeba, a uvidíme, až to bude v praxi, jak to bude. Zejména na školách, kde už dneska mají problém naplnit kapacitu. Proč by to jinak neudělal?

Druhá věc.

První zádrhel, co to je odůvodněný případ. Kdo bude posuzovat, že je to odůvodněný případ?

Není tady napsáno nic, že by ředitel posuzoval odůvodněnost.